Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 66. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně zdravím.

Ano, pan poslanec Havránek bude hlasovat s náhradní kartou číslo 15.

Nyní budeme pokračovat v projednávání.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě.

Nyní tady mám také přihlášky s přednostním právem, takže jako první přihlášený do rozpravy je pan poslanec Cogan, pan předseda Cogan. Děkuji moc. Prosím, pan předsedo.

A k tomu by zřejmě měla být přiměřená i rozprava, která tady probíhá.